Já děkuji, pane místopředsedo.

A já si nemyslím, že by byl zas tak přísný. Ta jarní vlna dostal skoro každý kompenzační bonus.

Samozřejmě řešíme tam i tento problém.

Tam se domníváme, že není třeba nic řešit. Pokud pobírají kompenzační bonus, nebudeme řešit, to se asi shodneme, to je jasné. To je skupina těch, kteří nemají omezenou činnost, normálně podnikají a musejí do karantény.

Ale navrhujeme v této fázi, aby se to týkalo těch, kteří jsou nemocensky pojištěni.

Takže máme to nastaveno v tomto zákoně.

Čas, pane poslanče!

Děkuji za slovo.

Je to prostě veliký rozdíl oproti zaměstnancům.

A peníze fungují. Nyní ještě jedna faktická poznámka opět pan poslanec Martin Jiránek. Děkuji.

Já to chápu, ale vždyť přece ten hlavní a mluvila o tom paní ministryně ten hlavní motiv je udržet ty lidi doma. Je to přece o tom: My chceme udržet ty nemocné doma!

Děkuji za slovo. Nebudu tady ani nic slibovat.